Nejhorší víte, kdo je?

Pravděpodobně to bude zařazené na středu do vlády.

Padesát lidí!

A my jsme tu šanci tu měli.

Já jen nechci, aby byli v předčasném důchodu, protože oni mají předdůchody. Ale pár lidí tam taky hraje roli. Je to hrstka lidí, možná pět, deset. Já nechci! Já vím, že nemůžete vydržet pravdu, ale vaši kolegové to říkali.

Ano, máte pravdu, byl jsem unesen.

Poslední? Na to se nedostane. První? Nemá smysl. Devátý bod dnešního jednání. Dobře, devátý bod dnešního jednání. Tak takhle to nazveme. Je to tak? Dále se přihlásil s přednostním právem pan předseda Výborný a paní poslankyně Dostálová ještě posečká.

Návrh na předčasný odchod do důchodu pro záchranáře bude zítra, jak tady zaznělo možná, tak to mohu potvrdit, bude zítra projednán na vládě a v nejbližším možném termínu pro něj všichni včetně pana kolegy Brázdila budou moci tady hlasovat. Myslím si, že kdybychom nebyli těsně před některými volbami, tak bychom si tady mohli ušetřit tady tyto projevy. Ale prosím, ať je zachována nějaká elementární důstojnost této Sněmovny a zaznívají tady věci, které jsou skutečně pravda.

Který se právě hlásí také s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jak už řekl pan předseda Výborný, daný návrh tady ten materiál mám jde zítra do projednávání vládou. Takže skutečně nevím, co pan vicepremiér Jurečka nesplnil. Splnil všechno tak, jak řekl. Máme měsíc září a v měsíci září jde tento materiál k projednání vládou. Je to tedy záležitost, kterou při vůli Poslanecké sněmovny kterou při těchhle apelech určitě projeví i opozice. A samozřejmě že k záchranářům se tento kýžený benefit dostane lepším, propracovanějším vládním návrhem, jak bylo přislíbeno. To je prostě otázka nějaké technické debaty tady na úrovni.

Mluvte pravdu. Nyní se dostává na řadu paní poslankyně Dostálová, následuje paní poslankyně Adámková. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, mně v podstatě nezbývá nic jiného, než znova a znova se pokusit načíst bod, který se věnuje nákladům na bydlení.